Ano, děkuji pěkně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan předseda Okamura. Pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych v krátkosti zareagoval na pana poslance Kolovratníka. Při minulé tajné volbě členů Rady České televize jsem osobně viděl vládní poslance, jak ukazují vládním členům volební komise svůj vyplněný volební lístek, a až poté ho vhodili do urny. Něco podobného ovšem je evidentním popřením principu tajné volby a uvedení poslanci tak nemohli tajně, a tudíž svobodně projevit svoji vůli. Abychom této věci zabránili, navrhuji, abychom nyní přijali usnesení ke způsobu provádění tajných voleb v Poslanecké sněmovně. Usnesení má následující znění: